Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně je velmi líto, že tu teď není pan premiér, protože jsem se na něj chtěl obrátit, ale i když tu není, tak se obracím na nás na všechny s tím, abych upozornil, že vedle role zákonodárné také máme roli kontrolní a že jako Poslanecká sněmovna jsme suverén a že vláda se zodpovídá nám a my se pak zodpovídáme veřejnosti za to, jaké vládě jsme dali důvěru a jaká vláda tady vládne.